Kdyby byla jasná, tak se tady o tom nemusíme dohadovat. Prosím, máte slovo.

Takže já určitě žádné balonky nevypouštím. Pokud to dělá někdo z mých kolegů či kolegyň, tak mi věřte, že je kritizuji, protože souhlasím, že nejhorší je, když jednotliví členové přemýšlejí nahlas.

V okamžiku, kdy jsme to zveřejnili, jsem připraven všechny ty kroky vysvětlovat, obhajovat s větším či menším úspěchem. To už záleží na tom, jak v tom úsilí úspěšný budu, a jestli ten, komu to vysvětluji, má pochopení pro ty argumenty, nebo má jiné možná silnější argumenty než my.

Ano, ta interpelace se týká komunikace a je určitě správné nebo logické, že se o určitých typech komunikace bavíme, a to je právě ono. Komunikace samozřejmě především znamená spojení, takže aby ta komunikace dobře fungovala, nestačí, aby to dobře dělal jenom ten, kdo vysílá, ale i ti, kteří to přijímají, a tak dál. A já úplně chápu debatu o vládní komunikaci a chápu ty otázky, a myslím, že to je naprosto korektní a správné, kdo rozhodl o tom, že máte takovouto strategickou komunikaci, kolik to stálo, a máte nějak měřeno, nebo víte, že to mělo nějaký dopad, a tak dál. A to jsou věci, na které rád odpovídám.

To bych chtěl opravit. Premiér zodpovídá za všechno, premiér má mít o všem přehled, ale myslím, že by to byla zrůda, kdyby věděl všechno do detailů, anebo by to byl extrémně namyšlený člověk, kdyby si něco takového myslel. Takže skutečně řadu těch konkrétních věcí musí vědět ti, kteří to mají na starosti, a já jsem ten, kdo za to odpovídá, toho se nějak nezříkám.

Řeší se různými opatřeními včetně personálních, včetně velmi složité, ale provedené výměny vrcholného managementu. Pokračujeme také v digitalizaci a možná by bylo dobré, když máte takový společný zájem o osud země, si položit otázku, kde jste vy udělali chyby, proč jste nám to předali v takovémto stavu, proč úřady práce takto vypadaly, proč tam nebyly provedeny některé kroky, které by asi už v minulosti provedeny být mohly.

Tak nejenom proto, to se určitě takto interpretovat nedá, jsou nízké i díky tomu, že jsme nevyslyšeli volání po tom, ať do toho zasáhneme, regulujeme, děláme to, co dělaly některé země, které nám tady byly dávány za příklad, kde pak ty pohonné hmoty nebyly, a nakonec ani ta cena není nízká.

To konstatuji a každý si může dohledat, co kdo říkal před několika měsíci. Pokud jde o tu výjimku, ano, máme výjimku, a to je právě výsledek práce naší vlády na evropské úrovni. Já se spíš ptám, proč jsme neměli výjimky na různé věci v minulosti, proč nebyly vyjednány.

A to 50 %, která nejsou jinak nahraditelná. Co jsme udělali? Nejenom že jsme si vyjednali výjimku, ale domluvili jsme se s dalšími státy a subjekty na tom, abychom rozšířili ropovod TAL. K tomu rozšíření došlo a teď pracujeme na dalším kroku, který a mám z toho velkou radost úspěšně pokračuje, respektive překročili jsme další hranici pomyslnou, a to je, že máme souhlas k rozšíření ropovodu TAL na ropovod TAL Plus, a to je přesně ta cesta, která nás zbaví postupně závislosti na ruské ropě, a to jsou ty kroky, které dělá naše vláda, které jsou doložitelné, dohledatelné, o kterých určitě budeme veřejnost informovat, a pravidelně to děláme, a které povedou k tomu, že ta závislost nebude.

Ještě před rokem závislost České republiky, a to se myslím shodneme, na ruském plynu byla 97 %. Nám se během deseti měsíců podařilo tuto závislost úplně změnit, odstranit dneska ruský plyn tvoří 3 až 4 % naší spotřeby. Koupili jsme kapacitu v terminálu v nizozemském Eemshavenu, který v této chvíli je schopen pokrýt ta kapacita 40 % naší roční spotřeby, a děláme další kroky, které povedou k tomu, že plynu bude dost a že to nebude plyn ruský. Tak tolik, dámy a pánové, k různým podnětům, které zazněly v této diskusi o vládní komunikaci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.